Takže je nutné seškrtat nepotřebné výdaje, které nepřinášejí nic slušným lidem. Ale znovu říkám, nešetřete na těch, co za ty dluhy skutečně nemohou, kteří odvádějí užitečnou, potřebnou a dobrou práci. Začněte šetřit tam, kde je skutečně šetřit potřeba.

Zkuste ubrat na výplatě šéfovi České pošty a naopak zkuste přidat na jeho výkonech.

A stát by se neměl bát, stejně jako československý stát i západní státy okolo nás, ziskové firmy zakládat nebo v nich mít podíly. Když československý stát těsně po válce založil například legendární Zetor jako státní podnik, byl jeden z důvodů vytvořit firmu, která bude státu vydělávat na důchody nebo na zdravotnictví.

Připomeňme, že na těchto privatizačních zlodějinách, které nás a náš stát připravily o tisíce miliard korun, mají nehynoucí podíl jak zástupci pravice reprezentované ODS, tak i Havlovi fanoušci. A nejen ti. Vážené dámy a pánové, v neposlední řadě si nemohu odpustit opakovat výzvu premiérovi Babišovi.

O nároky se již hlásí Polsko, Řecko, a dokonce i Namibie, která již obdržela od Německa konkrétní finanční nabídku na vyrovnání. Když má Německo chuť a peníze na to platit nelegální migraci, když nám chce její ministr zahraničí Heiko Maas přerozdělovat povinně migranty, jak řekl začátkem července tohoto roku v německém parlamentu, jistě by Německo mohlo zaplatit, co nám dluží.

Jsou to peníze, které nemáte právo odpustit. Jsou to peníze nás, všech občanů České republiky. Děkuji za pozornost.

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy našeho poslaneckého klubu Jana Bartoška ještě doplnil některé argumenty, které zde uvedl předseda KDUČSL Marian Jurečka, proč jsme podpořili svolání mimořádné schůze v tomto termínu.

Asi všichni víme, jak dlouhý seznam vládních i nevládních předloh čítá v tuto chvíli program řádné schůze a jak se nám vlastně ty body kumulují. Také víme, jaký je přístup vládní koalice k tomu zařazovat některé opoziční návrhy, ale o tom bych hovořit nechtěl. Jsem přesvědčen o tom, že program, který byl dnes navržen a musím říci, že ze strany opozice bylo velmi zvažováno, které body sem dnes zařadit , dokládá, že skutečně se snažíme řešit problémy, které zajímají občany této země, a ta škála je velmi široká, protože samozřejmě každý občan je v jiné situaci věkové, v jiné situaci z hlediska své rodiny, v jiné situaci profesní. Chceme se zde zabývat vládním návrhem zákona, který se dotýká mimo jiné také důchodců. A chceme zde řešit také ten zákon, který zmiňoval už kolega Marian Jurečka a kterého se tady dotkla i kolegyně Aulická Jírovcová. Tedy nechceme jenom rozdávat miliardy a bavit se o tom, jestli je to, nebo není účelné.

To je dneska velmi ohrožená skupina lidí a i těm je potřeba pomoci. Ale my jsme sem zařadili i zákon, který se dotýká možná pro vládní koalici ne tak zajímavé skupiny, a to jsou osoby se zdravotním postižením. Už zde zaznělo, že osoby se zdravotním postižením jsou ve specifické situaci. A já nechci říkat, že se jim v této zemi nepomáhá. Samozřejmě že se jim pomáhá, ale jsou některé oblasti, kde jsem přesvědčen, že by se jim mělo pomáhat více.

A my jsme se tady chtěli bavit a chceme se bavit, a já pořád věřím, že zvednete ruku pro program této schůze, o situaci lidí, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Ano, není to tak masová skupina jako třeba některé jiné, ale jsou to lidé, ke kterým se osud života staví poměrně zády.

Toto nebude český stát stát ani korunu, naopak to ušetří nemalé finanční prostředky a také, a to je potřeba zdůraznit, to alespoň trošičku odlehčí velmi přetížené lékařské posudkové službě.

Takže ve finále bude efekt tohoto poměrně jednoduchého opatření několikanásobný.

Je to pro ně stresující, je to stresující i pro jejich rodiny a českému státu to nic nepřinese. Já tady nechci probírat všechny ty důvody, které jsou tam sneseny. Vláda to takhle dělá v podstatě s většinou opozičních návrhů, pokud to nejsou spřátelené opoziční strany, od kterých vládní koalice něco potřebuje. Ale jeden ten bod mě tam velmi zaujal. Vláda se ve svém stanovisku opírá o další poslanecký návrh, který novelizuje předmětný zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, opět z pera opozičních poslanců, v tuto chvíli je to STAN, já jsem tam také spolupodepsán, a tento návrh zákona se zabývá úplně jinou problematikou, než kterou řešíme v té naší novele.